Ta úsporná opatření budou součástí návrhu státního rozpočtu. Děkuji. Roman Kubíček. Tak poprosím pana poslance Volného.

Děkuji.

Není v tom žádný problém.

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, byla tady už zmíněna, kritizována, diskutována řada oblastí konsolidačního balíčku a já mám pocit, že oblast výzkumu je v podstatě bita nejvíc a nejsmutnější. Dá se doložit, že vláda hnutí ANO kladla na vědu a výzkum mimořádný důraz.

Příčinou je nesprávně nastavené snížení národních dotací pro podnikatele. Omezení dotací spolu se zdražováním všech vstupů, zvyšováním daní a změnami DPH bude mít nepříznivé dopady na růst podnikatelského sektoru, na inovace a ve finálním důsledku na celkovou konkurenceschopnost českého průmyslu. Je namístě se obávat, že snížení dotací povede k tomu, že firmy výrazně omezí své výzkumné a vývojové aktivity a sníží se investice do inovativních technologií. Vůbec mi není známo, že by se vláda jakkoli rozhodovala na základě komplexních a profesionálních analýz. Spíše se zdá, že omezení dotací je škrtem a mediálním tahem, aby bylo možno argumentovat omezením dotačního byznysu. Samozřejmě jsou tady firmy, které si z dotací vybudovaly byznys, ale bylo by dobré přemýšlet nad funkční regulací dotací na základě podrobné analýzy toho, o jaké firmy jde a jaké procesy tedy zneužívání dotací umožňují.

Nevím, jestli se nad tím mám smát, nebo tedy plakat. Naše země je plná šikovných, dělných a inovativních lidí. Naše věda a výzkum mají dlouhodobé skvělé jméno ve světě. Věda a výzkum budou mít nezpochybnitelnou podporu, protože v nich vidíme příležitost, jak posunout Českou republiku ještě výše mezi nejúspěšnější země. Jaká podpora? Budeme usilovat o zvýšení finanční alokace na podporu základního výzkumu.

Takže takto vyspělé země Evropy v žádném případě nemáme šanci dohnat.